To by bylo pro tuto chvíli vše. Nyní přistoupíme ke stanovení programu 16. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejprve jedno organizační sdělení. Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů a vedení Sněmovny zahájíme jednání Poslanecké sněmovny ve středu 27. června ve 12 hodin. Teď bych vás chtěl informovat, že skupina předkladatelů bere zpět sněmovní tisk 22.

Škrtněte si je tedy prosím v pozvánce.

I ten bod si prosím škrtněte. Tím by byl návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Do bloku zprávy, návrhy a další zařadit nový bod.

Poslední návrh z grémia.

To je z mé strany a ze strany grémia vše.

V tuto chvíli mám s přednostním právem jako prvního pana místopředsedu Okamuru. Zaregistroval jsem přihlášku pana předsedy Michálka a pana předsedy Chvojky. S náhradní kartou číslo 5 hlasuje paní poslankyně Balaštíková. Vážené dámy a pánové, navrhuji jménem SPD zařazení nového mimořádného bodu na jednání Poslanecké sněmovny s názvem Projednání a odsouzení výroku kancléřky Angely Merkelové zpochybňujícího odsun Němců v rámci poválečného uspořádání. Zároveň navrhuji, aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení v tomto znění: Poslanecká sněmovna odsuzuje výroky kancléřky Angely Merkelové morálně a politicky zpochybňující poválečný odsun německého obyvatelstva. Odsun proběhl na základě smluv o poválečném uspořádání Evropy a je nezpochybnitelným výsledkem porážky německého nacismu ve druhé světové válce.

Nyní mi dovolte krátce návrh zdůvodnit. Je vidět, že tady předsedu poslaneckého klubu ČSSD, pana Chvojku, tento bod nezajímá. Já si tedy dovolím reagovat a jsem přesvědčen, že je třeba reagovat na výroky německé kancléřky Angely Merkelové, která zpochybnila morální a politické důvody, které vedly k odsunu německého obyvatelstva z východní Evropy. Je samozřejmé, že tato věc se nás bytostně týká, neboť z tehdejšího Československa bylo odsunuto na 3 miliony Němců. Je nutné se především dotknout morální stránky. Během německé okupace byl zpracován plán konečného řešení české otázky. Tento plán měl plnou podporu představitelů takzvaných sudetských Němců a měl nezpochybnitelnou podporu i našich bývalých německých spoluobčanů. Tento plán nebyl ničím než fyzickou a biologickou likvidací českého národa.

Pouze vítězství spojenců zachránilo existenci našeho národa. Měli jsme plné právo požadovat radikální a definitivní vyřešení této existenční hrozby, kterou se v době války a v letech před ní bohužel stali naši němečtí spoluobčané.

Je samozřejmé, že tyto výroky byly proneseny v kontextu německé politické situace, ale to nic nemění na jejich politické nebezpečnosti a především to nic nemění na tom, že takové výroky musíme vážně vnímat jako bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku. Pokud nejedná ministerstvo zahraničí oficiálně a já je k tomu z tohoto místa naléhavě vyzývám je nutné, aby jednala Sněmovna. Jednala klidně, ale rozhodně.

Navrhuji zařadit tento bod na dnešek po skončení druhých čtení. Děkuji za pozornost. Dále s přednostním právem pan předseda Michálek. Připraví se pan předseda Chvojka, poté pan místopředseda Pikal. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já navrhuji jednoduchou změnu programu, a to zařadit sněmovní tisk 167, vládní návrh zákona o platech politiků, za bod 13, tak abychom jej stihli projednat, protože teď je zařazen jako bod 30 a může se stát, že Poslanecká sněmovna bude projednávat některé zákony déle, než je avizováno, a byla by škoda, aby se tento návrh, který předkládá vláda, je to vládní návrh zákona, nestihl na této schůzi Poslanecké sněmovny projednat. Mělo by proběhnout nějaké setkání ve středu dopoledne. Takže zařazení za bod 13 povede k tomu, že to bude realizovatelné, už to bude projednané i na grémiu a budeme moci o tom vládním návrhu zákona rozhodnout. Také děkuji. Další je pan předseda Chvojka s návrhem na změnu pořadu schůze. Poté pan místopředseda Pikal. Stále přednostní práva. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo.